To samé platí samozřejmě o inflaci, protože chci vědět, jestli opravdu víte, že inflace klesne a že centrální banka sníží své sazby.

A mrzí mě, že vy, kteří jste vždycky měli ústa plná demokracie, kdekoho jste nálepkovali, že není demokratický, a v praxi se v podstatě nesnažíte být ani k opozici slušní. A pátým omylem je, že způsob, jakým jste tuto daň prezentovali veřejnosti, a zejména finančním trhům, jste způsobili možná i miliardové škody tím, že jste se veřejně hádali o retroaktivitu, o sazby, platnost a poplatníky.